Mluví o reálné výkonové jednotce, tedy třídě a oddělení. Odbory pak mluví o práci, jejím financování ze strany státu, jako práci, kterou si stát objednává.

Jsou to jakési fyzikální veličiny, práce výkon, a samozřejmě že je třeba se trošku na to podívat. A tady skutečně možná mají pravdu, chtějíli vnímat takto výkonový způsob financování.

Zase na druhou stranu ale chápu ten systém jako systém velmi spravedlivý.

Jenom musí být odvaha, musí být síla krajské samosprávy takovou školu zavřít.

Dneska víme dobře, že žáci cítí svoji sílu, vědí, že když vyjdou na náměstí, mohou dosáhnout svého cíle poměrně jednoduše.

To samé je to na úrovni obcí.

Pořád tady budou školy, které budou neefektivní, které budou mít málo žáků.

Odmítám to, abychom jej zamítli. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.